Proti současným cenám cigaret by se cena krabičky zvýšila o 6 až 7 korun, což by znamenalo přibližně o 3 koruny více, než je dopad do cen v předloženém návrhu.

Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Předpokládaný maximální celoroční dopad navrženého zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši 2,8 miliardy korun. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání předložené novely. Děkuji za pozornost. Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 208/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Ladislav Šincl. Děkuji, paní předsedající.

Současně byl na rozpočtovém výboru přijat pozměňovací návrh, ve kterém byl požádán legislativní odbor Poslanecké sněmovny, aby společně s Ministerstvem financí upravily přechodné ustanovení vládního návrhu tak, aby nekolidovalo s přijatým pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru. Avizuji, že tento pozměňovací návrh předložím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Radka Vondráčka, aby se ujal slova.

A dále bych odkázal asi na písemné vyhotovení tohoto pozměňovacího návrhu, který by měl být řádně načten, a nebudu tady číst celé jeho znění.

Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené pana poslance Stanjuru, pana poslance Šincla, pana poslance Urbana a pana poslance Koskubu. Pan poslanec Šincl se ruší, takže prosím pana poslance Stanjuru. Děkuji za slovo. Já bych chtěl okomentovat tři pozměňovací návrhy, které jsem podal k tomuto návrhu zákona.

To znamená, pokud bude schválen první, další dva pozbývají smysl. To samé platí u druhého, případně u třetího. První pozměňovací návrh v zásadě nebudu číst přesně to znění zavádí rovnou daň na balíček cigaret. To znamená, zavádí stejnou sazbu spotřební daně z tabáku na každou krabičku cigaret.

Pak se v podrobné rozpravě k tomu odkážu.

U cigaret ten rozdíl proti vládnímu návrhu dělá jeden haléř na cigaretu.